V tomto směru udělala vláda první kroky.

Tyto hodnoty nejsou obchodovatelné. Stejně tak je nezpochybnitelné, že vedle rovnosti práv a příležitostí občanů této země platí povinnost respektovat platné zákony a dodržovat principy dobrého soužití.

Děkuji za pozornost.

Děkuji za slovo, pane předsedo. Paní a pánové, přeji všem hezký dobrý den. Jen velmi krátce na konto komentáře pana kolegy předsedy Kalouska k vystoupení Jiřího Dolejše mi dovolte, abych se poněkud ohradil, že my komunisté jsme ti, kteří chceme určovat, který obchod je svobodný a který obchod svobodný není. To si přece, to všichni víte, by měl určovat svobodný trh. Ale dobře, já jsem osobně přesvědčen, že nikdy žádný svobodný trh neexistoval, že tam vždycky byly nějaké korektivy a regulativy, ale co se týká toho, co tu říkal ve svém návrhu na zařazení onoho bodu pan kolega Dolejš, my komunisté nechceme určovat pravidla, my jen chceme, aby v tom tzv. svobodném obchodě, svobodném trhu čeští, moravští a slezští podnikatelé ve vztahu např. ke Spojeným státům netahali programově a stále a neustále za kratší konec toho provazu.

Děkuji, pane předsedo.

Vážený pane premiére, členové vlády, paní kolegyně, páni kolegové, dobrý den, opožděně pěkný nový rok. Já tu mám dva body za volební komisi. Než je stručně představím, tak si přece jen dovolím ve vší úctě ke svým předřečníkům i k bodům, které řekli: slovenský parlament má jednu minutu na žádost o zařazení nového bodu a funguje to, tak si dovolím poprosit propříště, abyste zvážili délku svých vystoupení. A samozřejmě, abych dostál tomu, o co žádám, tak se pokusím být velmi stručný.

Technicky je vše připraveno, návrhy na kandidáty jsme ve volební komisi probrali dnes po obědě a je připraveno usnesení jako podklad pro tuto volbu. Takže ještě jednou: zařazení nového volebního bodu Návrh na volbu členů Rady Státního fondu kinematografie, to by bylo jedno hlasování.

Děkuji. Děkuji. Pan poslanec Koníček má slovo, po něm se připraví pan poslanec Korte.

Jak jsem řekl, před půl rokem nebyl schválen vůbec program schůze, ale v rozpravě k programu vystoupil pan premiér Sobotka a řekl, že je připraven s takovou informací vystoupit na následující schůzi Sněmovny.

Ano, děkuji. Pan poslanec Korte, připraví se pan poslanec Kasal. Děkuji, pane předsedo. Musím se vyjádřit k návrhu, který zde přednesl pan kolega Kolovratník, tj. doplnit náš program o volbu Rady Státního fondu kinematografie. Nechci vstupovat do vašeho projevu, ale v této fázi musíte navrhnout nějaký nový bod programu.

Možná to vyřešíme tak, že dám přednostní právo panu předsedovi Kalouskovi. Prosím o pochopení a prosím vás o shovívavost, pane předsedo, i vás, vážené dámy a pánové, aby se stanoviskem klubu mohl vzhledem k odbornému zaměření vystoupit pan kolega poslanec Korte. Já se pro tento účel vzdaluji ze sněmovny. Dobrá, tak se budeme tvářit, že oba dva majitelé přednostního práva zde nejsou, a předpokládám, že máte interně upraveno, že vás pan poslanec Korte zastupuje.